Je to věc, na které kdybychom se shodli, kolegové a kolegyně, tak bychom velmi prospěli spravedlnosti v České republice, a myslím si, že právě v době covidové je to něco, co potřebujeme jako sůl.

Věřím tedy, že i tato nová exekuční pravidla spatří světlo světa, a my jako poslanecký klub sociální demokracie budeme podporovat ty změny a hlasovat pro ty změny, které prosazujeme dlouhodobě. Uzavírám, naše druhá šance pro exekuce, férovější exekuce zní jasně: ano poctivému splácení dluhů a ne dlužnímu otroctví.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se tedy v krátkosti vyjádřím k projednávanému tisku.

To znamená, že všechny exekuce proti dlužníkovi bude řešit pouze jeden exekutor, a především princip teritoriality, tedy že exekuci povede exekutor, který je přidělen rovnoměrně a nejblíže místu trvalého pobytu dlužníka. Následkem této úpravy bude posílena nestrannost exekutora a jeho nezávislost na oprávněném.

Lze tedy očekávat i snížení počtu nevymožitelných exekucí. Zaměstnavatelé, pojišťovny, banky a podobně budou vyřizovat jenom jednu žádost a informace pro jednoho exekutora, nikoliv množství stejných žádostí pro více exekutorů spravujících pohledávky jednoho povinného. Sloučením navíc dojde i ke snížení nákladů řízení, což na straně povinného zvýší možnost splatit pohledávky. Tento princip také odstraňuje korupční prostředí a zajistí nezávislost soudních exekutorů na rozdíl od dosavadního exekučního řádu, který neobsahuje žádnou protikorupční pojistku a motivuje exekutory i věřitele ke korupci a klientelismu. Ovšem vzniká problém se zvýšením nákladů na vymožení pohledávky, protože podle navrhovaných podmínek, takzvaného principu sněhulák, předá další exekutor exekuci exekutorovi, který vede první exekuční řízení, bez ohledu na rozsah pohledávky a vzdálenosti k povinnému, což je zásadním nedostatkem této vládní novely. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. A nyní vystoupí pan poslanec Patrik Nacher, připraví se pan poslanec Kolářík. Prosím, máte slovo.

Jsme dohodnuti, že dneska tady jednáme do 14 hodin, a v případě, že by se to nestihlo, což je pravděpodobné, protože jenom ta hlasovací procedura je tak na hodinu, že to bude jako první bod v pátek, pokud si dobře vzpomínám, takže určitě v tomto týdnu to ukončíme, dokončíme a posuneme významně dopředu. Jak již bylo řečeno, a já nepůjdu do úplných detailů jednotlivých pozměňovacích návrhů, které tady představil můj ctěný kolega Marek Výborný, kde jsme spolupodepsáni, ale pro tuto chvíli se budu věnovat určitému kontextu toho, v jakém prostředí ty změny vznikají a co se až doposud podařilo prosadit. My jsme na začátku, když to vezmu, tak v devadesátých letech bylo moderní neplatit svoje dluhy a věřitel tahal za kratší konec. V roce 2000 tady většina Poslanecké sněmovny schválila exekuční řád.

Proto tady takový drobný exkurz do toho, co se za posledních pět let tady změnilo, protože ten kontext změn je v této oblasti velmi podstatný.

Ve stejném roce opět novela exekučního řádu, abychom věděli, že to se tady permanentně novelizuje, permanentně nějakým způsobem kultivujeme to prostředí, tak došlo k šetrnějším exekucím tím, že se rozšířil taxativní výčet věcí, které byly vyloučeny z výkonu rozhodnutí.